A ještě stále by vám zůstalo. A mě nejvíc baví to vaše vystoupení, jak vy vlastně, i pan premiér tady říká, jak zastavíte tu inflaci.

Já tomu nerozumím, protože je to nesmysl. Vy dokonce ještě jste tak arogantní, že říkáte, že v lednu, že to je inflace minulé vlády.

Tak si stačí přečíst tiskové prohlášení Českého statistického úřadu: protože se vrátila DPH, kterou jste nechtěli, takže je to vaše inflace! Pozdravujte pana premiéra. Je to jeho inflace!

Žádné úspory jste neudělali, to jsou všechno škrty, to jsou brutální škrty. Já vlastně chápu.

Takže vážení občané, tady nová vláda vám všechno vezme a nebudete si kupovat nic a potom vlastně nebude inflace. Je to tak. To, že říká pan premiér, že chcete bojovat s inflací, tak prosím vás, bojujte. Jak budete bojovat?

Jak to chcete udělat?

A pan premiér říkal, že zastaví drahotu, a dokonce říkal, že příjmy nejsou problém. Ale vy vůbec nechápete, jak se sestavuje rozpočet.

Kolik máte předfinancování evropských fondů? S tím máte pracovat, ale to vám nic neříká.

Tolik peněz! Je to víc než ty slevy. Takže ta vaše mantra, že jsou finance špatně, to je samozřejmě lež, že my jsme způsobili inflaci.

To chápu. Tak se podívejte do těch položek a neříkejte lidem, že je to protiinflační rozpočet, protože není.